Děkuji. Připraví se pan poslanec Bendl.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně a kolegové v sále i vy, kteří sledujete.

A až po zvýšeném mediálním tlaku se najednou narychlo udělalo rozhodnutí. Protože jinak nelze vykládat to, že ještě na výboru, který byl dnes mezi desátou a jedenáctou dopoledne, žádný pozměňovací návrh nebyl. Ten vládní návrh byl nahraný do systému o půl třetí odpoledne. Přitom se bude dotýkat ve finále desítek tisíc osob.

Samozřejmě můžete říkat, že toto jsou domněnky, ale mnohé argumenty pro to svědčí.

Lidi by měli mít jistotu, že je stát nenechá propadnout skrze síto a že se nebude rozhodovat podle toho, jak vycházejí články v médiích. Že se bude rozhodovat podle toho, co je spravedlivé, a když někdo to pojistné odváděl, tak je prostě spravedlivé, aby také dostal to plnění. A ještě jednu poznámku. Chceme srozumitelné pracovní právo a úprava dohod je jednou z věcí, které budeme maximálně podporovat tak, aby zůstaly flexibilní, ale aby se nemohly využívat pro dlouhodobé v podstatě zaměstnání podobné tomu zaměstnaneckému. Prostě práce je dnes pro zaměstnavatele příliš drahá, a proto využívají tyto formy zaměstnávání.

Samozřejmě to individuální posouzení je spravedlivější, ale my jsme se snažili v tom pozměňovacím návrhu nabídnout nějaký kompromis mezi rychlostí a administrativní zvládnutelností.

Ale myslím si, že občané si zaslouží předvídatelné a o data opřené rozhodování. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl. A připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Hezký dobrý den. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegové, kolegyně, dovolte i mně říct pár slov k tomu projednávanému materiálu.

Na jednání výboru, kde jsme neměli ani slíbenou analýzu, kterou paní ministryně slíbila na výbor dodat, neboť tady jsme i omezeni ve svém prostoru debatovat na téma tohoto návrhu zákona, můžeme vystoupit bohužel jenom jednou a analýzu nám tady čte paní ministryně ze svého mobilního telefonu místo toho, aby alespoň učinila to, co nám slíbila, že nám to pošle předem. To, že sem přijde pozměňovací návrh už téměř v průběhu projednávání toho bodu tímto způsobem v nouzovém stavu, považuji za faul, ale asi nám nic jiného nezbývá než to vzít na vědomí.

Myslím, podpoříme všechny ty návrhy, neboť chceme, aby bylo alespoň něco. Na co se chci zeptat. Paní ministryně tady řekla, že ošetřovné má být do 30. 6. vzhledem k tomu, že začnou prázdniny a pak už dál ošetřovné končí. Rozuměl jsem tomu správně, paní ministryně? Doufám, že ano.